Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěla bych vám poděkovat za to, že můžeme dnes projednávat alespoň první čtení odškodňovacího zákona, který jsme společně s kolegy z dalších stran předložili.

Můžeme se bavit o tom, jestli naše vláda udělala více nebo méně chyb než ty ostatní. Ano, my si opravdu myslíme, že některé kroky nebyly šťastné a mají své dopady. Mají své dopady i proto, že když porovnáme pomoc, která je poskytována například v sousedních státech a její formu, tak opravdu není v České republice přiměřená a jsme přesvědčeni, že není dobře cílená. Protože co by mělo být naším cílem? Naším cílem, cílem nás všech, by mělo být zachovat co nejvíce podnikatelské činnosti navzdory situaci, navzdory tomu, co prožíváme, navzdory tomu, že ať to bude jakkoliv, dopady budou vždycky vážné.

Takže toto opatření, toto systémové opatření, by bylo opravdu, opravdu jednou z cest.

A opravdu vám mohu garantovat, že to je velmi těžké, protože nikdo vám nic nedá.

A vím, že také, zaznělo to tady, že s koncem krizového stavu je vlastně i konec kompenzačního bonusu.

Proto přicházíme s návrhem, který neřeší pouze nějaké kompenzace v době krizového stavu.

Proto jsme přesvědčeni, že fixní náklady musí řešit tento odškodňovací zákon, a to nejenom v případě krizových stavů, ale i v těch případech, kdy je to omezeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví nebo rozhodnutím hygienických stanic.

Dále jsou to náklady na nezbytnou údržbu, servis nebo skladování dlouhodobého majetku a pronajatá aktiva, včetně IT.

Jsou to náklady na pojištění.

Je potřeba říci, že náš návrh nastavuje univerzální jasná pravidla.

Dámy a pánové, každá demokracie stojí na silné střední třídě.

Opravdu sama vím, že to vůbec není jednoduché.